To je samostatná záležitost. Nyní tedy

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní tedy to jednotlivé hlasování, které jsem avizoval.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Ano? A s touto změnou prosím, pane předsedající, odhlasovat návrh procedury.

Vy jste, pane kolego Bendo prostřednictvím pana předsedajícího, tady řekl, že už jste ho, tedy Koníčka, zmátli třikrát. Já jen tvrdím, že pana kolegu Koníčka nelze zmást. Pan kolega Koníček já bych ho požádal prostřednictvím předsedajícího, aby ty dvě varianty tady ještě připomněl.

Tři hlasování. My jsme si špatně rozuměli.

Tak ještě jednou.

Až schválíme proceduru, tak je potřeba si ujasnit, abychom podle té procedury postupovali.